Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 11. ledna, rozprava ve třetím čtení byla ukončena.

Malý moment ještě vyčkáme, aby byl zpravodaj připraven.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, a omlouvám se za zdržení. Garanční výbor na svém jednání, kde projednával a vyjadřoval stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům podaným ve druhém čtení, odsouhlasil také hlasovací proceduru.

Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura k proceduře. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Děkuji moc.

K je též nehlasovatelný.

To jsou dva návrhy, které jsou označeny jako nehlasovatelné už v samotné proceduře.

Pan kolega Kubíček.

Rozumíme si.